Proto avizuji, že si pravděpodobně budeme chtít vzít pauzu před závěrečným hlasováním.

Máte slovo.

Prosím, máte slovo.

Ta situace týkající se poškození po očkování byla situace, která vlastně byla para legem.

Frekvence těchto poškození je velmi, velmi malá.

Je potřeba toto velmi hlasitě říkat, protože ta hysterie, která se rozvinula proti očkování, je neskutečně vysoká. My dneska vidíme už poškození pacientů z toho, že tady běží epidemie, které tu nebyly a které se samozřejmě týkají těch lidí, kteří jsou vystaveni většímu riziku, to znamená malé děti a osoby staré. Čili je potřeba toto vědět. Zásadně vědět neřešíme věc škodlivosti očkování, řešíme mimořádné, velmi výjimečné události.

Tyto věci jsou sice nejdůležitější, ale vlastně jakoby svým významem jsou malé.

Podporujeme i návrh kolegy Kaňkovského.

To je logické, bez toho to prostě nejde.

Takže ještě jednou, ze strany ODS podpora v plném rozsahu. Děkuji panu poslanci Svobodovi. Nyní paní poslankyně Richterová, zatím poslední přihlášená do rozpravy ve třetím čtení.

Děkuji za slovo. Vážení přítomní členové vlády, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ráda jako v minulých čteních jen stručně deklarovala podporu tohoto návrhu zákona ze strany poslaneckého klubu Pirátů.

A samozřejmě praxe ukáže, jak dobře bude ten návrh fungovat. Chápeme, že se to bude asi vyvíjet, nicméně se nám zdá dobrý ten návrh v pozměňovacím návrhu A, aby byly vytvořeny komise, odborné komise. A bohužel si také nejsme jisti tím zúžením navrženým v první části návrhu A. Proto bychom byli rádi za to, aby prošla rozdělená hlasovací procedura, abychom mohli deklarovat podporu těch komisí. Druhá věc, co se týče pozměňovacího návrhu pana doktora Kaňkovského, tak já se domnívám, že to je přesně ta věc, která není černobílá, že to je na uvážení toho, jak přistupujeme k tomu právu na přístup ke zdravotnické dokumentaci.

A ještě jednou bych ráda shrnula, že to dnešní hlasování má za mě jediné negativum, a sice to jak to proboha mohlo trvat tak dlouho?